My si musíme prostě zajistit sami energetickou bezpečnost a soběstačnost.

A lidi na to nemají. A SPD je tady pro slušné lidi, pro ty slušné lidi, pro důchodce, pro pracující občany.

Vládě Petra Fialy totiž evidentně vůbec nedošlo, co se tady děje, jak závažný je problém zdražování pohonných hmot, energií, bydlení a potravin pro občany, jak fatálně to ovlivňuje většinu občanů České republiky.

Nic! Tady žádné plošné řešení, žádný plošný návrh zlepšení životní úrovně českých občanů jste nepředložili. Znova říkám, to jsem tady nezažil.

Potvrzuje se, že to byly pouze lživé sliby voličům.

Je to povinnost vlády vůči občanům. Vláda České republiky má k dispozici regulační nástroje podobně jako Polsko anebo Maďarsko, ale i Slovensko, ale nekoná. Vláda česká nekoná!

A proto znovu opakuji, měli byste podat demisi, už je toho dost. Lidé se dostávají do obrovských sociálních problémů, lidé už nemají peníze.

A už těch lidí je řada. Ale zpátky ke státnímu rozpočtu jako celku. Je třeba, jak vyplývá i z mého projevu, je třeba od základu překopat rozpočet a systém čerpání státních peněz.

To je ministr vnitra? To je přece úplně šílené!

Samozřejmě, naši poslanci už se podrobně i jinak v minulosti k tomu vyjadřovali.

My to chceme zvýšit.